Faktická poznámka, pan předseda Kalousek. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající.

Kompromis, který i vláda jasně deklarovala, chce dále projednat s parlamentními stranami. A jak už bylo řečeno, tak již v tuto chvíli předkladatelé chtějí vstoupit do jednání s předsedy parlamentních stran o konkrétních návrzích změn v předloženém návrhu. Opakovaně zde padalo, že máme model v Německu.

A v neposlední řadě bych chtěl krátce reagovat na pana předsedu Stanjuru. Samozřejmě sociální demokracie vždy podporovala, aby odvody malých českých firem byly zrušeny. Proto jsme to také takto prosazovali. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Ale mě by zajímalo, pane ministře, a prosím vás tedy ještě o odpověď na to, čím konkrétně tento váš návrh, jak ho vláda předkládá, tak činí. Já to v tom návrhu možná jenom neumím najít. Pan předseda Miroslav Kalousek v rozpravě. V tuto chvíli poslední přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostě my procházíme krizí, která výrazně změní strukturu české ekonomiky a změní i poměry na pracovním trhu.

To znamená, že tu sociální jistotu tříměsíčního odstupného musíme zaměstnancům zachovat, ale současně bychom měli zaměstnavatele zbavit toho administrativního i finančního břemene.

Znovu opakuji, jedná se o přechodnou dobu. V opačném případě se nám stane, že budeme konzervovat něco, co už nemůže fungovat naprosto efektivně, protože prostě budeme konzervovat místa, která vlastně už nejsou. Jenom je těm lidem budeme chránit. Ale to nepomůže ani české ekonomice, ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům. Znova opakuji, nikdo nechce ohrozit sociální ochranu zaměstnanců. Jenom si uvědomujeme, že dochází k výraznému přelomu struktury české ekonomiky.

Dochází k výraznému přelomu struktury české ekonomiky, a tím i zcela odlišné ne zcela, ale výrazně odlišné poptávce po pracovních místech v jednotlivých oborech.

Jenom se ujistím.

Prosím, máte slovo. Ale tak to prostě není, vážený pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího. Přece ochrana zákoníku práce je ochrana zaměstnance. To nikdo neříká, že je to ochrana daného pracovního místa. A firma si s tím poradí. Toho člověka lze převést na jinou práci. Dá se dohodnout. Dá se udělat cokoli.

Děkuji. Kolegyně, kolegové, pane předsedo, vám děkuji za slovo, budu krátký. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kalouska.

Naše zdravotnictví by mělo vyhrát. Děkuji. Nyní pan ministr Tomáš Petříček s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

A v neposlední řadě přiznejme si také, že ten návrh počítá s tím, že zaměstnanec bude mít nižší příjem, takže je motivován si hledat zaměstnání, kde bude mít ten příjem plný, kde bude na plný úvazek. Takže si myslím, že i v tomto kontextu ten návrh počítá s tím, že má motivovat zaměstnance aktivně případně svou situaci řešit.